Ano, přesně tak.

Dobrý den.

Já se skutečně domnívám, že dneska není důvod k tomu, abychom nutili děti nosit roušku ve školách.

Poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste své diskuse případně přenesli do předsálí. Děkuji. Chci totiž tady říct, že opravdu rodiče a děti toho mají plné zuby. Takže pokud se zrušilo nesmyslné testování, které tady apeluji už několik měsíců, aby se zrušilo, tak za to velké díky, už to ale mělo být dávno. A za druhé, žádám ministra zdravotnictví a vládu, aby přehodnotili tohle rozhodnutí a konečně pustili všechny děti do škol bez podmínek.

No, není takových lidí škoda? A nikdo se jich nezastal. Myslím, že to je velká ostuda.

Proto navrhuji uznávání protilátek na COVID19.

Už jsem toto navrhovala několikrát ještě před prázdninami, pokaždé mi tento bod byl zamítnut.

Takže opravdu se snažíme všemi způsoby zrušit tyto věci, které si myslím, že jsou naprosto, ale naprosto zbytečné. Takže to jsou čtyři body, které bych zde chtěla dneska navrhnout, a poprosit vás o jejich podporu.

Dobře, to je všechno, děkuji, a děkuji za podporu.

Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady přišel dneska navrhnout nový bod programu, a to je Odvolání Rady České televize.